46.

Pane místopředsedo, máte slovo.

Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, k projednání vám předkládám smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. Pro informaci lze uvést, že tato nová smlouva byla již v minulém volebním období v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednávána, avšak druhé čtení již neproběhlo. Je tedy třeba, aby tato smlouva byla projednána znovu, a to i v Senátu, který již její ratifikaci dokonce odsouhlasil.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy zajisté sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění. Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Lucemburské velkovévodství má s naší zemí historicky tradičně dobré vztahy, a to jistě i v ekonomické oblasti. Nová mezinárodní daňová smlouva umožní lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací týkající se daní všeho druhu a pojmenování. Lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj mezinárodní daňové oblasti.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo.

Shrnu pár větami, že jejím cílem je, aby nedocházelo ke zbytečnému snižování příjmu fyzických a právnických osob.

Uzavření této smlouvy by mělo posílil právní jistotu zejména při investování v jednom nebo druhém státě. Je zde dodržena zásada, že majetek fyzických nebo právnických osob jednoho smluvního státu může být zdaněn ve státě, jehož právnická nebo fyzická osoba je jeho daňovým rezidentem. Tato smlouva také přináší řadu dalších výjimek. Má celkem 29 článků a kromě jiného tam nalezneme řešení zdanění sportovců, řešení zdanění umělců nebo také duševního vlastnictví. Uvedenou smlouvu navrhuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu zpravodaji.